Nevím, jak k tomu číslu přišli, ale zřejmě na to mají metodiku. A teď se to vlastně prodalo, vy říkáte, pane ministře, že převedlo, na základě usnesení vlády, ale tím, že tam probíhá finanční plnění, tak já to vidím trošku jako problém, pokud ta cena neodpovídá ceně tržní nebo ceně dle znaleckého posudku, ať je to podle jakékoli metodiky. Nemáte obavy, že se tento proces může zastavit právě z těchto důvodů?

Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, aby přednesl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, můj dotaz je jednoduchý a týká se předpokládaného zvýšení mezd ve zdravotnictví o 10 %, o kterém se vláda zavázala, že takovéto finanční prostředky nebo takovýmito finančními prostředky oblast zdravotnictví posílí.

Ale chci se vás zeptat, jak finanční prostředky máte zajištěny a odkdy to bude. Poprosím pana ministra o odpověď. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych poděkovat za tuto interpelaci. Já jenom možná trošilinku zpřesním, že za tímto desetiprocentním navýšením platových tarifů všem zdravotníkům není rozhodnutí vlády, ale je to příslib všech předsedů koaličních stran, nicméně ten důsledek je podobný v konečném efektu.

V okamžiku, kdy se to stane, budu mnohem klidnější. Ten rozhodující okamžik pro to by mělo být teď pondělní zasedání vlády, kde se bude rozhodovat o nějakém základním zadání státního rozpočtu pro rok 2017, resp. kde by vláda měla projednat a já pevně věřím, že se zachová zodpovědně a schválí navýšení plateb za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění, tak jak to ukládá zákon, tedy do 30. 6. letošního roku.

A když vezmeme v úvahu nějakou predikci vývoje ekonomiky a s tím spojeného autonomního růstu pojistného od zaměstnaných osob a osob samostatně výdělečně činných, tak to znamená, že pokud bychom měli odhadovat potřebnou míru navýšení za státní pojištěnce plus řekněme nějaký rozvoj té nemocniční péče, tak jsme někde u čísla zhruba 5 mld. korun, 4,5 až 5 mld. A já pevně věřím, že všichni předsedové koaličních stran, kteří podpořili toto navýšení, včetně pana ministra financí, k tomu, že řekli to A, tak řeknou i to B a podpoří navýšení plateb za státní pojištěnce, protože, prostřednictvím paní předsedající, jak vy jistě víte, nelze počítat s tím, že veškeré navýšení pojistného bude dáno do nemocničního sektoru.

Děkuji. Pane poslanče, budete pokládat doplňující otázku? Je tomu tak, prosím, máte slovo. Takže v pondělí by mělo padnout nějaké konečné slovo, i co se týká termínu, jestli tomu dobře rozumím.

Děkuji a nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Hovorku, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra životního prostředí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji vám. Děkuji. Nyní poprosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra zdravotnictví. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, moje interpelace se týká nových částí strategických hlukových map, které v loňském roce zpracoval Státní zdravotní ústav.

Do těchto čísel není zahrnuta Praha a Brno. Podle mých informací tyto mapy Ministerstvo zdravotnictví předalo krajským úřadům a Ministerstvu dopravy, které musejí do dvanácti měsíců zpracovat akční plány opatření. Pokud se nemýlím, tato lhůta bude u konce už v poměrně brzké době. V některých případech už mohou být akční plány samozřejmě hotové. A právě k tomu směřuje můj dotaz, pane ministře. Jaký je současný stav příprav těchto opatření?